Děkuji za slovo, pane předsedající.

Smluvní strany by se v něm měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící migraci, a to i ekonomickým migrantům. Tento proces by měl být pod kontrolou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zajišťován nevládními neziskovými organizacemi, které se migrací zabývají. Evropský parlament globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci, tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území, posvětil s usnesením s názvem O protokolu v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a uprchlících. V tomto usnesení v kapitole s názvem Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, bod číslo 26, připomíná, že zpráva generálního tajemníka OSN nazvaná Jak zařídit, aby byla migrace přínosná pro všechny, zdůrazňuje, že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství, a to v hospodářském a sociálním smyslu, a může stimulovat hospodářský růst a inovace, rozhodně podporuje trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace a vybízí, aby Evropská unie a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na tyto důkazy a bojovaly proti rasistickým a xenofobním tendencím v našich společnostech. Samotné státy nebudou mít možnost samy rozhodovat o migrantech, ale Organizace spojených národů spolu s mezinárodní organizací pro migraci nám budou migranty vnucovat a následně celý migrační proces vymáhat pomocí různých nástrojů, jako je například právní stát v rámci rozdělování financí z evropských fondů. Vše za podpory neziskovek. Přijaté usnesení mluví o tom, že migrace je pozitivní jev, který je zapotřebí podporovat. Zkušenost ale mluví, že každá mince má dvě strany.

Ministr Szijjártó toto tvrzení odmítá a doplňuje, že maďarská vláda chce demografické výzvy řešit podporou rodin a modernizací odborné výchovy i vzdělávání. Tento argument se jeví jako racionální, naše hnutí SPD ho má ve svém programu a budeme ho i nadále s maximálním úsilím prosazovat. Co je ale horší, pomalými tichými kroky se vytváří drobné změny a kosmetické úpravy, které se s odstupem času od původní verze zásadně liší.

To, co potřebuje Afrika, je ekonomický růst. K tomu jsou zapotřebí ekonomicky aktivní lidé, především lidé mladí. Jenomže mladí představují nejpočetnější skupinu migrantů. Tím, že odcházejí, zeslabují ekonomický potenciál své země. Je namístě otázka, zda se nejedná o spekulaci ze strany migrantů s tím, že doma se od nich očekává práce, v Evropě jsou zabezpečeni sociálními dávkami, a to i bez práce.

Odmítáme diktát EU, který legalizuje nelegální migraci pro ekonomické migranty. Děkuji za pozornost.

Není to nic komplikovaného, je to myslím zcela jasné a tímto bych v podstatě mohl ukončit svoje vystoupení, jelikož v případě, že Poslanecká sněmovna přijme výše uvedené, námi navrhované jednoduché usnesení, tak se tady již nemusíme vzájemně přesvědčovat, kdo má či nemá pravdu ohledně obsahu Marrákešské deklarace.

Přesto ale raději nyní podrobněji vysvětlím zdůvodnění našeho návrhu. Na úvod mi dovolte krátce citovat tři krátké pasáže z této deklarace, nejsou to ani tři celé věty. Například v deklaraci je věta, že cílem je cituji usnadnit legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií.

Nebo je tam třetí, je to jméno cíle 4, podporovat usnadnění postupů aplikovaných při vydávání víz migrantům.